Kupodivu to nebyl stínový ministr zdravotnictví, ale skutečný. Možná už tam byli dva takoví před ním, sociální demokraté. No to je možné, že stejně postupovali ministři Němeček a Ludvík. Omlouvám se. Demisi dát nemůžete, tak odejděte. Já vás úplně lituju. Nikdo vám tam nepřeje, všichni vám hážou klacky pod nohy, nemáte tam lidi, máte tam zločinného státního tajemníka. Jen tak mimochodem, kolegyně, kolegové, kdo jmenuje státního tajemníka? Vláda. Kdo seděl v minulé vládě? Hnutí ANO. Kdo tedy hlasoval pro ty nemožné sabotéry, státní tajemníky, kteří to tak kazí ministrům bez důvěry v demisi?

Poměrně hodně věcí v tom návrhu je správně z pohledu občanských demokratů. Ale předvádí to vláda bez důvěry. Pak tam ministři ztrácejí důvěru ke svým podřízeným, někteří.

Není to jedno.

Tak to vyřešte! Když to neumíte, tak odejděte. Mnohem horší.

Tam je to všechno. Když jste nás chtěli podvést v té debatě, já jsem vyhrožoval, že budu tu knížku číst. Pak jste nás podvedli v jednom hlasování, myslím, že hlavně sociální demokraté asi, abych byl spravedlivý, abych rozdával ty rány spravedlivě, tak jsem tady přišel a začal jsem číst. Pak ještě dalších dvacet a na těch jsme se už nedohodli.

Byli jste proti. Byli jsme proti zrušení smluvních platů, protože jak ty špičkové odborníky chcete zaplatit? Vy jste byli proti. Máte, co jste chtěli, tak si nestěžujte. Pak byste měli plné právo používat ty věty. Ano, my to vidíme. Na co máme odborné náměstky? Devět nebo sedm náměstků, obojí je směšné.

To jsme navrhovali a to jsme byli proti. Ohrožovali jsme desítky miliard z evropských fondů! Vzpomeňte si na tu debatu. Ale abychom nebyli v takovém obecném, není pravda, že státní služba a státní úředníci jako celek jsou všichni špatní. Ale zase, když se bavíme o odměňování, kam směřuje minulá i současná levicová vláda? Všechno do tarifů.

To je přece v pořádku. No jsou takoví. To se bohužel stává. I vy jste velmi často špatně zvolili, i my jsme velmi často špatně zvolili. Logicky. A dobře mu tak.

Pokud chceme měnit pravidla pro státní službu, tak to musí dělat vláda s důvěrou. To je naprosto logické.

Lhali jste tehdy, nebo teď? Nebo Evropská komise změnila názor? Já nevím.

Příští vláda, teď nemyslím ta druhá vaše, ale ta příští, skutečně příští, ta to bude znovu zachraňovat. Takže je to poměrně komické. Musíme úplně odebrat pravomoci politikům, protože jinak ty miliardy necháme v Bruselu. Už jsem to tady jednou slyšel, tak bych se nedivil, kdyby to bylo podruhé. Vy jste pro něj hlasovali, hnutí ANO. My taky. Přečtěte si původní návrh. To byl úplný vládce státní služby odshora až po, řekl bych, referenty na posledním oddělení nejmenšího ministerstva.

To nám přijde normální. Ta pravidla musí být stejná a mají rozhodovat politici. Já jsem byl přesvědčen, že když vláda poprvé ve své historii, a byla to vaše vláda a vybírala první státní tajemníky v historii, že vybere dobře. A teď poslouchám jednoho ministra za druhým, neříkám, že všechny, ale mnohé, jak jsou špatní. Tak za prvé, já si nepamatuji, kdy byli jmenováni.

Ale v zákoně je na pět let. Se souhlasem vlády, pane ministře zdravotnictví. Se souhlasem vlády. Vaší vlády. Děkuji.

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Ano, měli jsme některé tyto názory více poslouchat. Je to naše chyba. Je to moje chyba.